175.

Předložený návrh uvede předseda rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne kolegyně, kolegové.

Zmocnil mě jako zpravodaje, abych vás s tímto usnesením jednak seznámil a jednak okomentoval návrh usnesení, které bychom měli přijímat, co se týká harmonogramu projednávání státního rozpočtu.

Děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru. Prosím ho, aby spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otvírám. Do všeobecné rozpravy neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Obdrželi jste všichni jistě návrh usnesení, které obsahuje už avizovaný časový harmonogram projednávání, a to jako sněmovní dokument 1271.

Jedná se o bod 6, kdy výbory mají projednat jim přikázané kapitoly a okruhy návrhu zákona a předávají svá usnesení rozpočtovému výboru. Původní termín byl do 20. 11., to je čtvrtek druhý výborový týden. Jedná se tedy o zkrácení o jeden den. A pak druhou změnu, a to v bodě 7, kdy rozpočtový výbor má projednávat za účasti zpravodajů výborů usnesení výborů k jednotlivým kapitolám.

Důvody těchto změn jsou prosté. Rozpočtový výbor obdržel změnu termínů dlouho plánované zahraniční cesty, takže žádám, aby k tomu bylo přihlédnuto, a prosím o vstřícnost. Já děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu a budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení. Poprosím pana předsedu, aby je přednesl, a následně o nich dám hlasovat.

Myslím, že není třeba, abych to znovu četl. Námitku evidentně žádnou nevidím. Budeme tedy hlasovat o návrhu změny termínu, tak jak ji navrhl pan předseda rozpočtového výboru dle usnesení rozpočtového výboru. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 223, přihlášeno 121 poslankyň a poslanců, pro 115, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat. Prosím, pane předsedo.

Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu předsedovi. Ještě jednou děkuji za pochopení a vstřícnost.